9. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

To je ze zákona.

Předkládám tedy návrh usnesení: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, která se skládá ze sedmi poslanců, a stanoví se, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo. Tak já bych chtěl do toho, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zabrousit ještě jednou.

Pokud budeme hlasovat na základě poměrného systému, tak opakuji ještě jednou v době, kdy tady vzniká vláda menšinová, vláda jedné strany a jednoho muže, která bude mít pod sebou Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, tajné služby, tak si myslím a jsem toho názoru, že tyto komise jsou při této situaci v dnešní době a nechci tím urazit nějaký ten standardní výbor typu petičního nebo školského mnohem důležitější než ty standardní výbory.

To znamená, já si nemyslím, že v této době opakuji, v době, kdy tady menšinovou vládu... nebo kdy bude menšinová vláda bez kontroly je to dobré pro demokracii v České republice a pro český stát.

Jen abyste každý prosím věděli, o čem se bude hlasovat.

Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Chvojkovi. Tady to zaznělo, pane kolego.

Čili tady jsme limitováni zákonem.

A z toho já vycházím. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Máme hrát otevřeně.

To jsme navrhovali i s tím, že kolega Farský a paní kolegyně Pekarová Adamová věděli, že pokud se prohlasuje tento systém paritní na sedm stran po jednom, tak oni tam prostě nebudou. Přesto jsme tento návrh vznesli, přesto ho budeme podporovat, protože nám přijde logický. Takže není pravda, že v tom většinovém v našem podání paritním systému se nevychází někomu vstříc. Ale rozhodneme hlasováním.

V těchto citlivých kontrolních orgánech, kdy se kontrolují tajné služby a bezpečnostní složky, má mít většinu opozice. A normální vládě to nevadí. Dvě věci. Myslel jsem to přesně tak, jak říkal pan kolega Stanjura. My prostě nechceme, aby v těchto důležitých komisích docházelo k tomu, že ze sedmi lidí tam budou tři za ANO.